Následně nás čeká dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby a samotná rekonstrukce.

Vy byste měl být rád, že to stát pro vás dělá. A bylo to vlastnictví města. Takže já vůbec nechápu, co tady povídáte.

A bylo to ve vašem vlastnictví! My jsme to udělali.

A to, že jsme podepsali memorandum, abychom tu věc odblokovali, a že jsme si rozdělili úkoly, kdo co bude investovat, a že investice města do majetku státu je ze zákona problematická věc, to byste měl vědět taky. Já po vás chci, abyste mi předložil harmonogram, kdy co bude provedeno.

Takže tady nemlžte, říkejte pravdu, a prosím vás, předložte mi jasný harmonogram, kdy dojdeme k cíli. Platí, co jsem řekl minule.

Byla! Byla. Tři roky byla ve vlastnictví vašeho města a nic jste neudělali.

A kdyby nebylo nás, tak to vůbec není a máte to tam na celý život. Děkuji. Poprosím pana poslance, abyste na sebe nepokřikovali z lavic. Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, rád bych vám položil dotaz, který se týká vaší vládou toto pondělí projednávané novely zákona o ochraně veřejného zdraví, kde se v předkládací zprávě výslovně uvádí, že byla zpracována na cituji pokyn předsedy vlády. Nechci zde zpochybňovat snahu o centralizaci systému hygienické služby, ta sama o sobě může být potřebná. Nicméně pod touto bohulibou snahou se v návrhu objevují zcela bezprecedentní pravomoci, které chce tímto vláda dát do rukou hlavního hygienika. Tento vyšší státní úředník by tak nově mohl bez jakékoliv kontroly Parlamentu zavírat plošně obchody a restaurace, omezovat poskytování služeb, omezovat soukromé i veřejné akce, sportoviště, zavírat školy, dokonce i univerzity. Fakticky by se zde vytvořil úřad s kompetencemi přesahujícími ministra zdravotnictví i vládu samotnou. Co je třeba zdůraznit, že omezením ekonomiky, práv a svobod občanů zákonem o ochraně veřejného zdraví by fakticky došlo k vyloučení možnosti žádat o náhradu škody podle krizového zákona. Obávám se, že právě toto bylo vaší motivací při tom zadání. Pane premiére, jste si vědom těchto skutečností, které se v návrhu zákona objevily? Můžete vysvětlit okolnosti motivace, zda chcete zamezit žádostem o kompenzace způsobených škod? Z jakého důvodu je tento návrh projednáván ve zkráceném mezirezortním připomínkovém řízení? A proč není k návrhu zpracována řádná zpráva RIA? Proč má být také tento návrh projednáván v legislativní nouzi? A to klíčové, proč vláda nepředloží novelizovanou krizovou legislativu v podobě ústavního zákona o bezpečnosti státu a krizového zákona?

Děkuji za vaši odpověď.

My jsme i nabídli, že to dáme všem stranám. K tomu, že vám to dáme?

My jsme stále menšinová vláda.

Takže jsou krajské hygienické stanice samostatnými správními úřady a konečné rozhodování plně závisí na konkrétním řediteli krajské hygienické stanice.